Prosím tedy o zařazení tohoto důležitého bodu na dnešní jednání Sněmovny jako druhého bodu po již pevně zařazených. Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášena paní poslankyně Ivana Mádlová a připraví se paní poslankyně Ožanová. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Já mám připraven bod dnes na zařazení z toho důvodu, že včera neproběhla interpelace, kdy jsem se chtěla zeptat pana ministra Válka na citlivá data pacientů, a takto mám také nazván ten svůj bod. Jedná se o to, že se na mě obrátili nejen kolegové zdravotníci, ale i rodiny nebo známí, že snad se chystá nebo je připravena novela zákona o zdravotních službách, kde bude zasahováno do zdravotnické dokumentace, a to je zacházení vlastně se zdravotnickými údaji nebo s údaji o zdravotním stavu nás pacientů. To považuji za velmi závažný problém, protože na zdravotním výboru nebyla tato novela zatím představena, přestože z tisku vyplývá, že se jedná o poměrně revoluční zásah co do zacházení s citlivými údaji, co do přístupu oprávněných osob s těmito údaji. Já se domnívám, že toto by minimálně na zdravotním výboru proběhnout mělo. Ale bohužel v poslední době nějak zjišťujeme, že pan ministr Válek není přítomen na témata, která se týkají rezortu zdravotnictví. V současné době se dělají zásahy do poměrně velkých zdravotnických zákonů, jako je právě zákon o zdravotních službách anebo v lex Ukrajina, je to zákon o nelékařských službách, to jsou poměrně velké zákony, a zatím na zdravotním výboru ani jeden z těchto zákonů nebo z těchto připravovaných novel nebyl projednáván. Tuto novelu zákona o zdravotních službách, která se týká právě těchto citlivých údajů, kritizují prakticky úplně všichni. Přiznám se, že nevím, co v ní je, tuto novelu jsem neviděla, čerpám jenom z médií, a proto považuji za velmi důležité, aby tento bod byl otevřen. Ministerstvo zdravotnictví mění pravidla pro nahlížení do pacientské dokumentace. Jsou to například osoby blízké podle občanského zákoníku nebo to jsou osoby, které určí pacient. Jsou to zdravotničtí pracovníci podle platných zákonů, soudní znalci, osoby pověřené správním orgánem k vypracování nebo přezkoumání posudku. Jsou to zdravotničtí pracovníci k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení, nebo je to veřejný ochránce, nebo jsou to také studenti zdravotnických oborů, ale pouze v nutném rozsahu. Tyto osoby se údajně mají měnit, mají se rozšířit, a tak, jak se k tomu vyjadřují v podstatě úplně všechny odborné organizace, právníci, kteří se specializují na zdravotnické právo nebo pacientské organizace, to vypadá, že ta citlivá data si budou moci prohlížet i pracovníci různých úřadů a firem, a to bez souhlasu pacienta. Počítá s tím tato novela zákona, která by měla platit dokonce už od ledna příštího roku.

Důvody Ministerstva zdravotnictví k novele jsou a to cituji: